Sněmovní dokument 390, tam žádám navýšení rozpočtu pro nepedagogické pracovníky.

Prosím, pane poslanče.

Navíc jde zejména o symbolickou rovinu. Proto společně s dalšími kolegy předkládám tento pozměňovací návrh, který by měl konečně Český svaz bojovníků za svobodu od státního penězovodu odstřihnout.

Jednak se v uplynulých letech odklonil od svého původního poslání a kromě jiného se zpronevěřil svému názvu. Příkladů by bylo hodně.

Opakovaně byly i zde na půdě Sněmovny připomínány závažné a četné chyby hospodaření Svazu, které v uplynulých letech zjistili kontroloři Ministerstva financí.

Takže abych to shrnul: už ani korunu z veřejných peněz tomuto pochybnému spolku. Když už, tak radši podpořme organizace, které opravdu hájí principy svobody a demokracie.

Tímto se tedy hlásím k pozměňovací návrhu, který je v systému nahraný pod číslem 416, a děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Rais, připraví se pan poslanec Richard Brabec. Prosím, máte slovo.

Požadované finanční prostředky by měly být použity pro vzdělávací a výzkumné aktivity projektu Centrum studií genocid Terezín.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já bych si dovolil stručně odůvodnit dva pozměňovací návrhy, které jsou v systému pod sněmovním dokumentem číslo 560. Oba se týkají kapitoly 315, tedy kapitoly Ministerstvo životního prostředí.

Stručné odůvodnění:

Takto razantní škrt v prostředcích programu, který je jedním z nejlépe fungujících opatření v rámci ochrany přírody a krajiny, považuji za nepřijatelný a velmi škodlivý pro ochranu přírody. Tento program zahrnuje totiž stovky menších, ale velmi potřebných aktivit v krajině, které jsou vysoce ceněny v celé společnosti. Navrhuji proto program Péče o krajinu posílit o 150 milionů korun.